Já vám děkuji. Materiál, který zmiňovala, což je stanovení strategických priorit vlády České republiky bude vytištěn a bude vám v průběhu jednání rozdán na vaše lavice, abyste ho měli i k dispozici. A nyní se musím vypořádat s řadou přednostních práv, která ke mně dorazila, a potřebuji se domluvit, protože jsem byl požádán, zda by za vládu ještě předtím, než otevřu obecnou rozpravu, mohl vystoupit pan ministr vnitra Vít Rakušan. Z těch přihlášek, které zde mám, ministr Ivan Bartoš se hlásí do obecné rozpravy, potom je přihlášen pan předseda Tomio Okamura a táži se, zda chcete vystoupit ještě před ministrem vnitra?

Děkuji. To znamená, v tento moment bude následující postup: nyní dostane slovo pan předseda Tomio Okamura, před otevřením rozpravy je přihlášen s přednostním právem pan ministr Vít Rakušan, poté otevřu rozpravu a umožním vystoupit všem ostatním s přednostním právem tak, aby se případně mohli hlásit i další poslankyně a poslanci. Jestliže s tímto postupem nikdo nemá problém, nemá připomínku k němu, tak já tedy to beru jako postup, který akceptujete. A nyní poprosím tedy pana předsedu Tomia Okamuru, aby vystoupil ještě před otevřením obecné rozpravy. Prosím, máte slovo.

Ale já jsem se seznámil také s tím materiálem blíže. A když už tedy jsme u toho, tak tady například píšete o opatřeních, která byla doporučena pro zrušení.